Uvítal jsem jako předseda klubu TOP 09 návrh pana předsedy Fialy na organizačním výboru, abychom to neřešili formou mimořádné schůze, ale abychom to zařadili jako první bod na řádnou schůzi. Nám opravdu nešlo o to, jakou formou a jakým procesem to bude projednáváno, nám šlo o usnesení Poslanecké sněmovny, pro které máme dnes již dost podkladů ať už z kontrolní komise, nebo ze zahraničního výboru. Ten návrh pana předsedy Fialy byl přijat konsenzuálně. Na organizačním výboru všichni řekli, že je to rozumný návrh a že to bude zařazeno.

A snaha o tu dohodu na tom organizačním výboru byla, byť nedošlo k závěru, ale nikdo v tu chvíli mezi tou desátou a jedenáctou hodinou nezpochybnil, že by to bylo projednáváno.

Projednáváno to bude, protože my se prostě vrátíme k tomu původnímu návrhu, že na to bude svolána mimořádná schůze. Dnešní rozhodnutí většiny Poslanecké sněmovny respektovat musíme, ale dovolte, abych vám řekl, že za prvé nebudeme hlasovat pro program této schůze, protože pokládáme váš postup za naprosto nehorázné porušení jakýchkoliv dohod, za druhé vám už nikdy nebudeme věřit na jakoukoliv dohodu uzavřenou na organizačním výboru, protože vám nedělá problém lhát mezi desátou a třináctou, a za třetí pokračujeme ve sbírání podpisů ke svolávání mimořádné schůze. Děkuji za pozornost. Děkuji.

Prosím, pane předsedo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Po pravdě řečeno, nestačím se divit, jakým způsobem se vyvíjí tato schůze, protože organizační výbor zařadil tento bod hlasy všech včetně zástupců hnutí ANO, kteří tam byli, a bylo to férové a legitimní, aby se v rámci rozpravy dostali k řeči všichni poslanci v rámci obecné rozpravy. Bohužel půjdeme cestou mimořádné schůze, půjdeme cestou přednostních práv, ale je to cesta, kterou jste si vybrali.

Ale pane premiére, v současné době vy neděláte politiku.

Vy krok za krokem prodáváte tuhle republiku za hlasy komunistů a vaši poslanci milé poslankyně a poslanci prostřednictvím pana předsedajícího, vy tomu vašemu předsedovi úspěšně asistujete. A milí sociální demokraté, budiž vám velkým varováním to dnešní hlasování, protože právě teď se ukázalo, že jeli úzko, hledá hnutí ANO spojence v komunistech a v SPD. A vězte, že tímto způsobem se bude chovat v případě, že vstoupíte do koalice.

Protože prodat prozápadní směřování země za hlasy komunistů je hanebnost! Děkuji. Další s přednostním právem pan předseda Stanjura. Děkuji za slovo. Poslanecká sněmovna dle zákona a dle svého rozhodnutí si zřizuje speciální kontrolní orgány, mimo jiné pro kontrolu tajných služeb. To si myslím, že je naprosto v pořádku a my jako konzervativní strana tohle budeme neustále připomínat.

To odpovídá standardním přístupům a demokratické dělbě moci.

Jsme na to připraveni, nicméně vnímám realitu.

Děkuji.